Dlouhodobě se věnují této problematice a podporujeme společně hasiče, policisty a další profese, o kterých říkáme. Vláda je naopak nepodporuje.

Takže také to tady navrhujeme.

A samozřejmě ty peníze, jak jsem říkal, odebíráme z kapitol, které podle našeho názoru nejsou prioritou, ovšem to je mimo rozpočet armády.

Naši poslanci, protože máme v našem klubu poslance všech odborností, tak se snažíme právě ubrat tam, kde ubrat můžeme, to jsou například odvody do Evropské unie, to v tuto chvíli občanům nic nepřináší.

Takže hezké pozměňováky mají i tito naši poslanci.

To je právě ten největší náš pozměňovák, že snižujeme odvody do Evropské unie o 30 miliard korun a naopak navyšujeme a tady je to klíčové, to je to, co jsem zmiňoval už ve svém projevu, avizoval že těch 30 miliard my chceme, aby se přesunulo na podporu snížení dopadu růstu cen energií a vysoké inflace pro obyvatele.

Takže my přicházíme s konkrétními návrhy.

Vláda Petra Fialy kašle na invalidní spoluobčany, SPD je naopak podporuje.